Děkuji za návrh procedury. Není tomu tak.

Děkuji vám.

Přistupujeme k bodu 2 procedury, hlasování o návrzích A1, A3 a A4 dohromady.

Jedná se o oddálení povinné maturity z matematiky o dva roky.

Nesouhlas. Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Tento návrh umožňuje hrazení nákladů na dopravu na školní výlety z ONIV plus legislativně technické úpravy.

Děkuji vám.

Jedná se o zjednodušení. Výbor doporučuje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu A11, což je poslední z toho, který předkládala paní poslankyně Melková. Tento návrh se týká možnosti úpravy rezervy. Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Na výbor ho předložil pan poslanec Bartoň ve spolupráci s Ministerstvem školství.

Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Jedná se o pozměňovací návrh, který řeší dočasnou náhradu za ředitele školy, řešení situace, kdy škola přijde o ředitele v průběhu funkčního období, do té doby, než bude vypsáno řádné bude řádný. Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Tento návrh řeší možnost ukončování vzdělávání cizinců, kteří opustili Českou republiku a nereagují na výzvy. Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.